Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Doporučující stanovisko. Paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. R6 kolegy Oklešťka, úprava směřuje k vyjasnění definice kompenzačních opatření a podmínek pro jejich zajištění. Stanovisko je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. R7 kolegy Oklešťka, u stavebního a územního řízení a posuzování vlivu na životní prostředí, kdy se dodatečně zjistí dotčení ochranné podmínky u zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočichů, lze rozhodnutí v tomto řízení vydat na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Doporučující stanovisko. Paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. A48 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje, doplnění formulace podmínek vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Je tady doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další hlasování.

Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. 49. krok B výboru životního prostředí ruší body vládní novely, které mají za cíl zvýšit počet podpisů nutných pro podporu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí. Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Jedná se o sladění právní úpravy u projednávaného sněmovního tisku stavebního zákona s částí 23. a v samostatné novele zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, sněmovní tisk 1003. Doporučující stanovisko.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jedná se o krok 51 A49 až A51 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje.

Mění se to tedy na závazné stanovisko vodoprávního úřadu. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Ano, i tak. Jsou totožné. Tak další krok.

Pozměňovací návrh ustanovuje řízení o žalobě proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury, Krajský soud v Ostravě. O těchto žalobách vede řízení specializovaný senát.